Mohl by ještě pan premiér říct, že kdy to zastaví vlastně.

A já si nemyslím... Vlastně kdybych přijal tu vaši rétoriku... Snížili jsme lidem daně. A já myslím, že je to dobře.

A podívejte se na ty úspory domácností.

Já si myslím, že to tak není. Ano, když ty firmy nemají z čeho vyrábět a je toho málo, tak je inflace. Ale to všechno většinou přichází, drtivě to přichází ze zahraničí. A bylo by dobré, abyste to už neříkali.

A kam to šlo? A my jsme dali. My jsme dali stovky miliard, takže to je ten rozdíl.

Vy říkáte, že jste neomezili investice, my říkáme ano.

Děkuju za vaši pozornost. Děkuji.

Pane ministře, s faktickou. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo.

Nicméně pár poznámek. Nelogičností.

Tak buď platí jedno, nebo platí druhé.

Pokud přijmu slova Andreje Babiše, že to bude 41, tak vy sami jste si tam napsali vatu 4 miliardy. My jsme tam dali 5, říkal jsem z důvodu obezřetnosti kvůli inflaci a zvyšujícím se úrokovým mírám. Náš premiér není generální ředitel holdingu a ministři nejsou jeho odborní náměstci. My jsme si všichni rovni a my jsme návrh rozpočtu projednávali v celku, pohromadě, jako tým.

Já nebudu dlouho zdržovat, já mám těch poznámek víc. Přednesu je tady na plénu Sněmovny.

To tady naznačovala paní exministryně financí, ona to potom asi narovná. Ale čemu se chci věnovat, ty vaše úvahy k inflaci, pane expremiére, jsou opravdu chybné. Opravdu chybné. A já mám dojem, že si tu úplně pleteme zásadní principy inflace.